Vládní návrh zákona zavádí povinnost podnikatelů přijímat tržby v hotovosti prostřednictvím zařízení odesílajícího zprávu o uskutečněné platbě finančnímu úřadu.

Aspoň takhle to vnímám z důvodové zprávy. Výjimkou jsou poštovní služby, energetické služby, bankovní služby, pracovněprávní nároky, veřejné toalety, vedlejší činnost veřejně prospěšných poplatníků, prodej prostřednictvím automatů a tržby podnikatele uskutečněné před udělením DIČ a v průběhu deseti dnů po tomto datu. Byla tady velká diskuse o tom, co ta účtenka, kterou tady tak teatrálně přinesl ministr financí, má obsahovat, či nemá. Ona skutečně neobsahovala to, co je uvedeno v důvodové zprávě.

Obdobné údaje samozřejmě musí být na té účtence. A ty tam chyběly, pane ministře Babiši.

Za neodeslání zprávy o uskutečnění tržby je zákonem stanovena pokuta do 500 tis. korun. Může být však také nařízeno uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti.

V důvodové zprávě, aspoň tak jsem z ní vycházel tehdy, po dobu prvních tří měsíců se účinnost zákona evidence tržeb vztahuje jen na ubytovací a stravovací služby, po dobu dalších tří měsíců i na velkoobchod a maloobchod, od sedmého měsíce účinností zákona na všechny obory podnikání.

Cituji pana ministra financí Babiše, reakci na to, pro koho skutečně bude platit, či nebude elektronická evidence tržeb. Citace: